Vážená paní předsedající, vážené paní poslanci, vážení poslanci, rád bych reagoval na pár věcí, které padly, a musím říct, že jsem vždy a vždy překvapen, jak se věty vytržené z kontextu a věty postavené tak, jak chci, dají interpretovat i v tak jednoznačné záležitosti, jakou mýto je. Tady můj předchůdce na Ministerstvu dopravy pan poslanec Stanjura, prostřednictvím paní předsedající, říkal spoustu věcí, které nejsou úplně pravda. On dával dohromady materiály vlády plus novinové články, které nikdy nebyly autorizovány. Já zkusím pár věcí okomentovat. Za prvé ano, vyslovil jsem někdy na začátku, když jsem byl zhruba čtrnáct dnů, tři týdny v úřadu, větu, že je potřeba, abychom se podívali, jestli opravdu poradce potřebujeme, nebo nepotřebujeme. Říct nepotřebujeme poradce, prohlásil Ťok, a pak ho chtěl, je trošku fabulace, která si myslím, že není pravda a nedá se s ní vůbec argumentovat. Druhá záležitost státní podnik Cendis. Cendis prosím nikdy nebyl založen pro mýto. Já jsem to nikdy neřekl. Že o tom spekulovali a píšou stejným způsobem někteří novináři dokonce i z novin, které jak říkáte, nejsou nepřátelské, tak je to prostě bohužel pravda a tak to funguje. Abych to osvětlil, Cendis je primárně firma, která vznikla transformací bývalého podniku, který byl na odpady, a tento podnik má převzít IT zakázky a pomáhat v IT zakázkách Ministerstva dopravy. To znamená, není to podnik, který je primárně pro to, aby řešil mýto. Nikdy takto nebyl založen. A pak přejdu k další věci. Ano, jsou tady harmonogramy, které tato vláda nebo Ministerstvo dopravy vládě předložilo a vláda je schválila. Ale pokud si budete číst poctivě a dobře všechna usnesení, všechna jsou podvázána jednou naprosto zásadní záležitostí, kterou jsem se tady snažil na začátku vysvětlit a která je bohužel pravda, ať s ní uděláte co uděláte, a to je, že nám stávající poskytovatel dá součinnost. A my máme, dámy a pánové, dvě možnosti. Buď nám stávající dodavatel poskytne součinnost a pak můžeme dělat spoustu věcí, a já to říkám při věci, že ta součinnost není úplně jednoduchá, anebo nám součinnost neposkytne a pak máme velký problém. To znamená, náš harmonogram byl založen na tom, že součinnost dostaneme. Pamatuji si dobře na náš rozhovor s panem poslancem Stanjurou, když říkal vysoutěžte velkou soutěž a pak můžete jít dál. Já jsem tehdy říkal já s tím souhlasím. Řekl bych, že my máme soutěž do velké míry připravenou, bez té zásadní věci, která nám chybí, a to je ta součinnost. Já bez součinnosti se prostě nepohnu. A když nevydefinuji, jakým způsobem přejde jeden systém do druhého, jakým způsobem udělám tyto kroky, tak soutěž bude pro kočku. Protože i když se dohodnu, tak bez těchto kroků to neudělám. A tady budu citovat slova, která tady padla: Jsou procesy, které trvají pět až šest let. Ano. Na Ministerstvu dopravy jsou takové procesy, a to je příprava například mýtného systému, pokud nebudu mít součinnost a budu vybudovávat systém, který poběží paralelně s tímhletím a prostě ho překryje. Ale v tom případě už zahájení takového výběrového řízení v době před čtyřmi lety bylo pozdě, nebo bylo tak tak, aby se to dalo stihnout. Jsem připraven vypsat soutěž s tím, že dohodnu součinnost, ale bez součinnosti pro to potřebuji ten čas.

Prosím, používejme slovo transparentnost tak, jak se má. Jsem přesvědčen a chci prokázat, že Ministerstvo dopravy ve všech krocích, které dělá, transparentnost dodržuje. Říkat jednání, kdy mě osloví jeden z dodavatelů, který nechce, nebo neříká, že chce soutěžit dál v soutěži, a přijde s nějakou konkrétní nabídkou, jak řešit stávající situaci, a já ho požádám, aby ji konkretizoval bez toho, že bych mu říkal, že chce nabídku?

Totéž si myslím, že tady vůbec nejde o to, že bychom my se vymlouvali na časový tlak, a tím vysvětlovali, proč si bereme Deloitte jako poradce. My jsme tady v technologické nedostatečnosti a nemáme šanci vůbec vypsat soutěž bez součinnosti se stávajícím dodavatelem, popř. máme hodně málo času, abychom to s jeho nesoučinností vypsali. Takže to je za mě všechno. Já děkuji. Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, kterého v tuto chvíli nevidím v sále, proto dám dalšího v pořadí jemu přednost a tím je pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. Já už jsem nechtěl.

Necítíte ten rozpor? Nemůže platit obojí. Anebo pak říkáte, záleží, kdo je ministr. Mně se nezdá, že je to relevantní argumentace.

A já jsem skutečně přesvědčen, že to není pravda. Že je to složitější, to přiznávám, ale prostě to není pravda. A pokud si tento problém takto vyrobíme a postavíme, a vaši poradci vám to takhle říkají, to je pravda, tak se dostáváme do nevýhodné situace.

Anebo když nám to nedáte, tak to s vámi musíme podepsat napřímo. To je asi docela jednoduchá volba. Každý hájí své zájmy, legitimně. Nebudu kritizovat privátní firmu, že hájí své zájmy.

Tak jaká bude asi reakce? Ale není to věc za pultík Poslanecké sněmovny, abychom šli do detailů IT řešení a říkali jsme si, co lze použít, co nelze.

To je opravdu slepá cesta.

To znamená, už jste politicky rozhodli, že nebudeme rozšiřovat okruh zpoplatnění.

Není to pravda.

Ale svůj komentář jsem si nechal až po celé té anabázi dvou let, kdy vaše hnutí působí v čele Ministerstva dopravy. A mně to přijde zvláštní. Dneska se dočtu v monitoringu váš předchůdce, ne tři před vámi jako já.